A když jsme se zde opakovaně snažili náš návrh na zvýšení rodičovského příspěvku předložit na program schůze sami, vládní poslanci to vždy zablokovali. Vrcholem všeho pak byla situace, kdy už se nám jednou podařilo tento bod programu na jednání Sněmovny zařadit, bylo to vloni, ale vládní poslanci znemožnili jeho řádné projednání a hlasování o něm tím, že se odhlásili ze svých hlasovacích zařízení, přestože byli v tu chvíli v sále fyzicky přítomni. Vzkázali jim tím, že je jejich vážné finanční a sociální problémy vůbec nezajímají a že je řešit nebudou ať si poradí sami, řekla jim v podstatě Fialova vláda. Bohužel, nebyl to žádný vládní ojedinělý exces v tomto směru. Už ve vládním programovém prohlášení naprosto chyběla jakákoli zmínka o výrazné systémové a dlouhodobé podpoře našich pracujících rodin včetně podpory porodnosti, přestože o ní některé vládní strany až demonstrativně hovořily a hovoří. Ale skutek přitom jako vždy u vládních stran utek. Přitom prorodinná politika by měla být naprostou politickou prioritou napříč politickým spektrem, i třeba vzhledem k dalšímu závažnému tématu budoucí udržitelnosti důchodového systému. Pro nás v SPD prorodinná politika naopak jasnou dlouhodobou prioritou je a prokázali jsme to konkrétními čin, konkrétními návrhy zákonů, které jsme do Sněmovny předložili více než před rokem, a vládní koalice je odmítá nechat projednat.

Dalším takovým systémovým krokem, jehož zavedení navrhujeme, je zavedení státem garantovaných půjček pro pracující rodiny s dětmi za výhodných podmínek se snižováním splácené částky vždy po narození dalšího dítěte v rodině a také poskytnutí příspěvku na splácení hypotéky v době, kdy jeden z rodičů pečuje o dítě v rámci rodičovské dovolené.

Pracujícím rodičům chceme rovněž zvýšit porodné na první a druhé dítě a poskytnout jim porodné i u třetího a každého dalšího narozeného dítěte.

Toto vše jsou konkrétní návrhy SPD oproti bezobsažným tezím Fialova vládního prohlášení, vládního programového prohlášení, a hlavně proti reálné politice Fialovy vlády, která je vyloženě protirodinná, což dokazuje dnes a denně, naposledy úvahami o zrušení daňové slevy na manželku či manžela, což opět nejvíce poškodí pracující rodiny s malými dětmi, protože to rapidně sníží jejich čisté příjmy. Zvýšení rodičovského příspěvku ovšem považujeme za naprosto akutní, včera bylo pozdě, protože jsme očitými svědky situace, kdy se rodiny s malými dětmi, a zejména tam, kde se jedná o rodiče samoživitele, především matky, v důsledku rostoucí inflace tažené růstem cen nejzákladnějších životních nákladů a potřeb, o které jsem hovořil, propadají ve velkých počtech pod hranici příjmové chudoby, kdy přicházejí o úspory a hrozí jim pád do dluhové spirály či exekucí. Tuto situaci samozřejmě vytvořila Fialova vláda.

No, to je otřesná vláda.

To je neuvěřitelné. A co tím vším tato neuvěřitelná vláda vlastně lidem říká? Fialova vláda říká lidem toto: Podívejte se, kolik lidí jsme za rok našeho působení dokázali dostat do vážných problémů, chudoby a bídy, protože musím k tomu dodat, že nic jiného to neznamená. To je něco strašného.

Ale zpět k našemu hlavnímu tématu této opoziční schůze. Velmi aktuální je také otázka zvýšení přídavku na děti pro pracující rodiny a také zjednodušení přístupu k němu, protože nyní na ni dosáhnou jen rodiny s nejnižšími příjmy a mnoho rodin s dětmi, které jsou ve velmi složité situaci, na tento příspěvek nemá nárok. Jde třeba o rodiče samoživitele s příjmy nad 22 000 korun měsíčně, ti na přídavek na dítě nyní nemají nárok, a kdo zná jejich situaci, jejich měsíční náklady, a dnes už nejen ve velkých městech, ví, že se bez pomoci státu dostávají do neřešitelných potíží, dluhů a stresů, kdy musejí doslova obracet každou korunu, a to jde o poctivě pracující lidi. V této souvislosti stojí za zmínku i to, že v sousedním Německu mají nárok na přídavek na dítě všechny rodiny bez ohledu na výši jejich příjmů a že tento přídavek tam byl na konci loňského roku výrazně zvýšen. Vážené kolegyně, vážení kolegové, každou vládu je dobré hodnotit dle jejích konkrétních výsledků, zejména ve vztahu k ekonomické a sociální situaci občanů, zejména těch sociálně nejohroženějších, to je její vizitka, a za dobu působení Fialovy vlády vzrostla příjmová chudoba už téměř o 100 %, týká se nyní každé šesté domácnosti.

Nejvíce ohroženi příjmovou chudobou jsou dle této analýzy samostatně žijící senioři, otcové samoživitelé a matky samoživitelky, protože zhruba 50 % rodičů samoživitelů, a tedy i dětí, se loni nacházelo v příjmové chudobě.

Společným jmenovatelem všech těchto příběhů je to, že tyto matky samoživitelky a jejich děti jakžtakž přežívají jen díky finančním příspěvkům od neziskové společnosti Klub svobodných matek. Slyšíte dobře nikoli díky sociální pomoci státu a vlády, ale díky podpoře od soukromé organizace. Přitom jde ve všech případech o pracující ženy.